A teď tady máme ten systém, který stál zase v tom odhadu asi 1 miliardu, a já se ptám, zda by tento systém nebylo efektivnější využít?

Proč ne, jeli tady nějaké volání, nějaká poptávka.

Například pan Prouza vyjádřil myšlenku, že nastartováním EET došlo k významnému posunu v této oblasti a cestovní ruch se vydal cestou jisté progresivity. Pokud bude dělaná nějaká praktická údržba, aby ten systém fungoval, tak může přijít doba, kdy dneska se to nechce a za půl roku se můžeme rozhodnout, že ta dobrovolnost EET není nic špatného, protože pokud ten systém bude stále udržován v nějakém stavu provozuschopném, tak to bude fungovat. Ta druhá věc, která mě bude také docela zajímat, protože pokud jsem pochopil správně z těch údajů Ministerstva financí, díky EET došlo k významnému snížení kontrol podnikatelů a k cíleným zásahům. To znamená tam, kde bývaly nějaké problémy, tak ta daňová správa šla prakticky najisto, a pokud jsem slyšel, tak myslím, že ta úspěšnost byla 50 %, a v předchozím období, kdy se to dělalo namátkovou kontrolou, to bylo asi něco kolem 10 %. Takže je to velmi významné. Je pravda, že ti podnikatelé a uživatelé EET volají po určité toleranci z Ministerstva financí. Oni by velmi přivítali, kdyby Ministerstvo financí říkalo: vy, kdo používáte EET, my máme přístup k vašim datům a nemáme potřebu vás nějakým způsobem prudit, otravovat a kontrolovat, protože my ta data vidíme.

Takže když budeme pracovat, a budeme pracovat tím systémem, bylo by dobré, kdyby nějaký analytický tým si sedl a řekl, jakým způsobem tento nástroj využít.

Ano, vy jste slíbili, že to nebude povinné. Vy jste slíbili, říkali jste, že to není třeba založit, nějakým způsobem to založilo a respektuji slova pana ministra Stanjury, který říkal: vy jste na to tenkrát měli sílu, my teď máme sílu na to to zrušit. A já tedy považuji za neefektivní a trošku nehospodárné to opravdu udělat touto formou.

Koho tady mám? To je přece vaše rétorika digitalizace, moderní stát, občan, který nemusí na úřad, který si všechno dokáže udělat, a tohle je jeden z těch nástrojů.

Ale já jenom říkám, že skutečně mámeli takovýto nástroj, bylo by dobré ho využít, bylo by dobré o tom rokovat. A já jsem i zaslechl tady, řekněme, v nějaké mediálním prostoru, že pan ministr je ochotný například se zástupci klubu ANO o tom nějakou formou komunikovat. Pak se najednou rétorika mírně změnila a z komunikace je diskomunikace. A teď bych k tomu řekl ještě jednu věc. My jsme tady v nějaké době obrovského tlaku na státní rozpočet, nedostatku peněz a jsem trošku překvapen, že ten nástroj nevyužíváme a je to dneska na té bázi dobrovolnosti. Je jednoznačné, že to používají i ti, kterým pomohl v podnikání. A pak si položme otázku za ty zaměstnance a vrátíme se zase do těch restaurací a do těch hospod a tak dále a tak dále jak to bude s těmi platy? A teď to zablokujeme a teď máme inflaci, která se bude blížit k nějakým 20 %, a kolik dostanou ti lidé? Zase něco na ruku, něco bokem, jak to bude fungovat? A tomu státu bude chybět, a teď mluvím o tom, že nerozšiřujeme systém EET, bude mu chybět za rok 13 miliard korun. Mně to nepřijde úplně málo.

Nejde to nařídit, musí to být prostě nějaká diskuse. A já kolikrát vedu, zase prostřednictvím paní místopředsedkyně, s panem kolegou Munzarem zajímavé debaty na různá témata. Ne vždycky se potkáme. Někdy si dáme za pravdu, dokážeme se přesvědčit, a to je zrovna člověk, který umí naslouchat a s kterým se dá dohodnout. Tak proč to nefunguje někde jinde? Zase použiju nějaký příklad.

To je to, co bychom pro ty lidi měli udělat z povinnosti toho, že nás sem zvolili, že tady fungujeme a že tady nějakým způsobem máme hájit jejich zájmy.

Je to nástroj nějakým způsobem databázový, vede přehled o těch jednotlivých podnikatelích, dají se z toho čerpat nějaká data. Jakým způsobem naplníme tento systém. A znova opakuji, jestli se někdy k dobrovolnosti EET budeme chtít vrátit, můžeme, systém bude stále funkční, ale můžeme vypracovat něco, pro co bude tento systém, který stál poměrně velké peníze, efektivní.

To je absolutní nesmysl. Je třeba číst.